Z výše uvedených důvodů se ptám, pane ministře, zda vidíte reálnou možnost tohoto převodu na město. Musím se přiznat, že odpověď vašeho pana generálního ředitele Lesů České republiky mě moc nepotěšila, protože převod pozemků na město nechtějí akceptovat. Děkuji za vaši odpověď. Děkuji a poprosím pana ministra o reakci. Děkuji.

Děkuji. Pan poslanec položí doplňující otázku. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane ministře.

Ten problém právě je, že to usnesení je stále platné.

Mohu vás ubezpečit, že je to veřejný zájem, protože ten lesopark slouží pro oddych občanů města.

Já to usnesení vlády znám. Je to usnesení úřednické vlády, pokud se nepletu. My se chystáme na revizi tohoto usnesení, protože tady je záležitost převodu těch pozemků na jednotlivá polesí pro lesní školy.

Děkuji. Nyní prosím pana poslance Ondráčka, aby přednesl svoji interpelaci, pokud tak chce učinit, na nepřítomného ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Později jsem zjistil, že v ranním hluku jsem přeslechl vaši omluvu, a proto se omlouvám, že jsem vás tímto takto napadl. Byl jste řádně omluven z minulých interpelací. Dnes dopoledne jsem vaši omluvu neslyšel, takže jsem se přihlásil k interpelacím.

Já děkuji a prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Bendl, který bude interpelovat nepřítomnou paní ministryni školství. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená nepřítomná ministryně školství, vaším nedomyšleným akceptováním doporučení akreditační komise, kterým jste rozhodli odebrat akreditaci Univerzitě Jana Amose Komenského, jste dostali do existenční nejistoty 700 učitelů. Nedomysleli jste fakt, že sebráním akreditace zbavíte studující statutu studenta, a tudíž není jednoduché, aby tito učitelé mohli přejít na jiné školy. To za prvé. Za druhé, nebude zde dostatek prostoru a míst, aby mohli tito studenti, nebo řeknu bývalí studenti, dostudovat. Já bych se chtěl na vás obrátit s otázkou, co s vlastní chybou, kterou jste způsobili na Ministerstvu školství, budete dělat, protože to mělo celé poměrně jednoduché řešení. Mohli jste odebrat akreditaci škole a nechat dostudovat ty, kteří tam jsou, pod nějakým odborným dozorem ostatních vysokých škol.